Protože jistě, tak jak jste všichni deklarovali, že o to usilujete, zejména tady kolegové z poslaneckého klubu ANO, taky ze sociální demokracie, kteří vyvolali vládní krizi díky tomuto bodu, tak jistě i klub TOP 09, který na rozpočtovém výboru toto hojně kritizoval. Já navrhuji dvě varianty abychom to projednali dnes jako první bod po pevně zařazených bodech, tedy po vratkách ze Senátu, nebo v úterý 11. 7. jako první bod jednacího dne. Pokud, kolegové, hodláte hlasovat proti tomuto návrhu, tak vás vyzývám, abyste přestali lhát voličům, jak chcete zdaňovat ty, kteří zdaněni být mají, jak chcete potírat vyhýbání se placení daní.

Nerostné zásoby se nám zužují, deficit máme stále obrovský, bohaté oligarchy máme ti nám přibývají.

Myslím si, že by to mělo být prioritou státu. Je to můj obecný názor, a proto si dovolím zařadit tento bod.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče. Jako další se k pořadu schůze přihlásil pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor. Prosím máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Jsem tady opět se stejnou věcí, tentokráte trochu posílen.

Tuto svoji žádost chci podepřít také tím, že se jedná o významný den české státnosti.

Česká státnost vznikala někdy kolem devátého století, v desátém, jedenáctém a tak dále.

Dále že to byli králové Vratislav a Vladislav.

A o nich není vůbec nikde ani zmínka.

Pane poslanče, máte pravdu. Není slyšet, co pan poslanec přednáší.